Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já se ještě jednou omlouvám za krátké zdržení, nicméně předsedové poslaneckých klubů, resp. zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, se dohodli na řešení. Ještě tady mám s faktickou přihlášeného pana poslance Koubka. Ruší. Ještě někdo přihlášený do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu tedy tímto uzavírám a prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby předkládal jednotlivé návrhy, případně reagoval na rozpravu. Dobré odpoledne přeji. Pustíme se do toho, dámy a pánové. Ještě předtím, než budeme schvalovat, tedy hlasovat o jednotlivých delegacích, tak Já za to děkuji. Případně se pokusím ještě více zvýšit svůj hlas. Ale chci vysvětlit důležitou věc. S předsedy poslaneckých klubů jsme se domluvili na tom, že svým způsobem upravíme postup jednacího řádu Sněmovny v tom smyslu, že upravené a mohu říci vyčištěné nominace do delegací už nebudou procházet volební komisí a jejím usnesením, protože to by byl proces, který by opět trval do příštího týdne, ale že vám tedy po dohodě s předsedy klubů ty vyčištěné delegace teď představím a pak každou jednotlivou delegaci budeme hlasováním schvalovat tady jako Sněmovna, jako celé plénum.

Děkujeme. Takže vás chci, dámy a pánové, poprosit, abychom hlasovali o tom, jestli souhlasíte s tím, že budeme schvalovat jednotlivé delegace na základě operativní úpravy a vyčištění, která proběhla před malou chvílí. Dobrá, pane předsedo. Já tedy tímto nechám hlasovat o vámi předloženém návrhu a zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 71, do kterého bylo přihlášeno 165 poslanců, z toho bylo 144 pro. Návrh byl tedy přijat. Poprosím pana předsedu poslance Kolovratníka, aby se ujal další volby.

Konstatuji, že tato stálá delegace má mít osm členů, a teď vás tedy prosím o jmennou kontrolu v seznamech, které máte na svých stolech.

Zvedněte tlačítko a ruku. Opačně! Kdo je proti? Je to hlasování číslo 72, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 a návrh byl přijat. Děkuji. Prosím pana předsedu Kolovratníka, aby pokračoval. Já také děkuji.